To jsou všecko věci, kterými je zpochybňována důvěra v nezávislost a nestrannost rady jako celku. Jeli takovýto člověk radním, může si vybrat angažmá ve prospěch určité politické strany nebo dohled nad nezávislostí médií. Nejde oboje zároveň. Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Peštová, poté pan poslanec Králíček. Máte slovo, paní poslankyně.

To znamená, ať je to jednací řád. To vám nejde u jednacího řádu, abyste dodržovali zákony. To vám taky nejde o to, abyste dodržovali zákony.

Děkuji, paní poslankyně. Stále jsme ve faktických poznámkách a kupí se nám zde.

Budete ho také odvolávat?

Odpovíte mi na to také? Děkuji.

Děkuji za slovo.